Prosím o tuto odpověď, pane ministře. Já vám děkuji, pane předsedo. Podotýkám, že jsme v podrobné rozpravě. Nevidím. Takže není tomu tak. V tom případě končím podrobnou rozpravu a táži se na závěrečná slova. Pan zpravodaj Votava ne. Pane vicepremiére? Také ne. V tento moment přistoupíme k hlasování. Budeme hlasovat o tady mi vyskočila faktická poznámka. Pan předseda Okamura? Navrhovatel navrhuje zkrácení lhůty pro třetí čtení na 48 hodin.

Kdo je proti? Končím hlasování. Přítomných poslanců je 157, pro tento návrh bylo 87 poslanců. Návrh byl přijat. Končím druhé čtení tohoto návrhu.